Druhá věc, kterou připravuje Ministerstvo průmyslu, je sociální program určitých kompenzací pro lidi, kteří budou muset z OKD odejít. To znamená, počítáme s tím, a vláda by to měla projednávat v příštích měsících, že zde bude poskytována určitá kompenzace, příjmová kompenzace, pro lidi, kteří budou muset z OKD odejít, tak aby se dokázali lépe vyrovnat s touto sociální situací. Čili nechceme je nechat jenom napospas stávající legislativě, ale vnímáme ten fakt, že v tomto regionu to může znamenat vysokou koncentraci nezaměstnanosti, zejména tedy na Karvinsku. Chceme, aby zde byl speciální vládní sociální program určený lidem, kteří budou muset z OKD odejít. A pak samozřejmě je to otázka aktivní politiky zaměstnanosti, podpory nových zaměstnavatelů, adresného umisťování lidí, kteří budou muset z OKD odejít se státní podporou do firem nových zaměstnavatelů. To je ta rovina aktivní politiky zaměstnanosti. A tam už několik měsíců Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo průmyslu připravuje příslušné vládní dokumenty, příslušná organizační opatření.

Třetí věc se týká jednání s věřiteli a vlastníky této společnosti. Jsou zvažovány různé varianty, které by státu co nejvíce umožnily v příštích měsících ovlivňovat restrukturalizaci OKD a ovlivňovat útlum v OKD. Je zřejmé, že alespoň část dolů OKD by mohla těžit ještě několik let, tzn. že bychom mohli zmírnit potenciální negativní dopady na zaměstnanost, ale bude to vyžadovat aktivní angažmá státu. Já chci říci, že vláda je k tomu připravena. A vláda je připravena posoudit všechny možné varianty, jak ovlivnit otázku zaměstnanosti OKD v příštích měsících a letech ve smyslu zmírnění negativních dopadů útlumu OKD a event. prodloužení těžby v těch dolech, kde to prodloužení těžby ještě bude možné. Samozřejmě by bylo ideální, kdyby se v průběhu procesu podařilo OKD zbavit dluhů, které ho tíží, protože to by samozřejmě podpořilo stabilizaci a udržení alespoň části zaměstnanosti. Děkuji, pane premiére. Prosím, pane poslanče. Děkuji panu předsedajícímu i za to, že mě nechal domluvit. Předpokládám, že bude takto přistupovat stejně spravedlivě i k jiným interpelujícím. Nicméně jsem chtěl ještě oslovit pana premiéra dál.

Vyslovil to pan prezident. Chtěl bych znát na to váš názor, jestli toto je vůbec reálné, nebo ne.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, především OKD je plně privátní podnik.

Vláda bude zvažovat všechny možnosti, s tím, abychom zohlednili za prvé udržení zaměstnanosti nebo regulaci zaměstnanosti, rozumné rozložení v čase a ekonomické náklady pro daňové poplatníky. Nebudeme postupovat tak, abychom riskovali finanční prostředky daňových poplatníků, aniž by to mělo reálný vliv na situaci v OKD a na zaměstnanost v OKD. To není součástí alternativ, na kterých vláda pracuje. Ale myslím, že jsou tady v rámci právního řádu standardní nástroje, které můžeme využít pro to, aby vláda mohla aktivně situaci OKD v příštích týdnech a měsících ovlivnit.

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, když jsem vás v minulosti upozorňovala na sporadickou docházku některých ministrů na ústní interpelace, odpověděl jste mi přibližně v duchu, že dělají, co mohou, aby interpelace stíhali, a že v případě absence poskytují pěkné písemné odpovědi. To se ale neděje.